Mohlo by docházet ke zvůli těchto činitelů, mohli by si dělat, co chtějí.

K takové situaci by mohl ten návrh dojít. To znamená, myšlenka byla dobrá, ale to, co by mohlo následovat v praxi, není úplně dobré. Já proto doporučuji nepodporovat tento návrh.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím o chvilku vaší pozornosti. Ten návrh D1 má širokou podporu, za což jsem rád.

To je ten návrh D1.

To je velmi důležité, protože i podle tohoto zákona, pokud někdo zaparkuje autovrak na chodník, tak ten autovrak tam bude stát měsíce a ze zákona není možné, aby městská policie nařídila odtah.

Pokud někdo umístí auto na chodník, tak je vlastně v lepší situaci, než pokud auto umístí do parkovací zóny, tudíž mnoho lidí bohužel toho využije a odstaví to auto na chodník, což je skutečně velmi nežádoucí. Takže žádám i o podporu toho druhého návrhu. Já vám také děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Tak pan poslanec Benešík se přihlásil. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já si myslím, že v zásadě ten zákon dává možnosti, větší možnosti obecním a městským zastupitelstvům řešit dopravní situaci v jejich městě či obci.

Často se odvoláváme na to, že největší důvěře v našem politickém systému se těší obecní a městská zastupitelstva. Já jsem velký příznivec místní samosprávy, proto si myslím, že místní samospráva má mít možnosti, má mít pravomoci. Děkuji za dodržení času. Tak nyní tedy končím rozpravu definitivně. Dovolte mi přečíst několik omluv.

A nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodajku garančního výboru, pana zpravodaje, pardon, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Za prvé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A. Za druhé pozměňovací návrh B. Pokud bude schválen, je nehlasovatelný pozměňovací návrh E. Za třetí pozměňovací návrh E. Za čtvrté pozměňovací návrh C1. Za páté pozměňovací návrh C2, za šesté pozměňovací návrh D1, za sedmé pozměňovací návrh D2 a za osmé návrh zákona jako celek. Tak pozměňovací návrh A.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Prosím, pane zpravodaji. Pozměňovací návrh A. Paragraf 19e doplňuje a upřesňuje odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace, jeli v registru vozidel zapsán zánik silničního vozidla. Stanovisko hospodářského výboru doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh B. Pozměňovací návrh zkracuje lhůtu z šesti měsíců za tři měsíce. Hospodářský výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pozměňovací návrh E. Vlastník komunikace nemá v současnosti přístup do evidence obyvatel, proto je navrhované ustanovení neaplikovatelné a zmaří celý proces. S žádným vozidlem se nebude moci nakládat, jelikož nebude splněna tato navrhovaná podmínka. Hospodářský výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pozměňovací návrh C1. Tento pozměňovací návrh ruší omezení, která musí být v nařízení obce. Hospodářský výbor bez stanoviska. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?